Všichni mluví o populismu. Já jsem populista. Já se k tomu hlásím. To, že naše vláda dělala všechno pro lidi? A že naše hnutí v tom pokračuje a budeme v tom pokračovat? Samozřejmě. Takže to jsou všechno jenom nesmysly. Takže co říká?

To byla klasika.

Jsem přesvědčený, že mnoho diváků toto mé rozhodnutí pochopí, a někteří dokonce uvítají.

Toto jsem psal v roce 2020, kde jsem definitivně řekl, ale pan Moravec stále říká, že tam mám pozvání.

Ale tady nevykládal nic. Vážení spoluobčané, pokud tam bude znovu pan premiér a nikdo tam nebude, znamená to, že hnutí ANO nepozvali. Znovu se vrátím k podstatě.

Takže žádná nezávislost. A nechci tady mluvit o Českém rozhlasu.

A pro pana ministra bych tady ukázal článek: Francie ruší koncesionářské poplatky, chceme zvýšit kupní sílu.

Francie.

Určitě to není jednobarevné.

Nechápu, proč to není v rámci tohoto zákona někde načteno.

Ale komplet.

Ještě bych se vrátil k České televizi.

To si objednala Česká televize tady.

A to schválila Rada České televize. Takže to snad nikdo nemůže popřít a vyvracet moje tvrzení, která jsem tady přednesl. Tak jenom velice krátce. Tady je statistika. Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci Události v měsíci před volbami do Poslanecké sněmovny, a to jsem asi přechválil, že Události, odvysílala o hnutí ANO 62 negativních zpráv.

Potom: Politické strany v Událostech intenzita.

Když byly krajské volby, tak nic nebylo, žádné kraje.